Chtěl bych také připomenout všem, že malé a střední podniky včetně živnostníků v České republice zaměstnávají více než 60 procent lidí, tedy ne že většina zaměstnanců je u těch velkých firem, ale 60 procent všech zaměstnanců je v podnicích malých a středních, u živnostníků. A malé a střední podniky se také podílejí více než 50 procenty jak na vývozu, tak na dovozu. Čili pro českou ekonomiku právě ti malí jsou z mnoha hledisek klíčoví. A tohle vláda prokazatelně nevidí. Tady zase mohu použít jeden citát člena vlády, kde se říká: